Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem ve druhém čtení podrobně popsal svůj pozměňovací návrh, a proto už jenom stručně ho zkusím představit.

To znamená, minimalizovat kolony, které by tam mohly vznikat.

Přiznávám, že oba modely jsou možné, ale cílem mého pozměňovacího návrhu je skutečně rychlost odtahu. Není jisté, že toto dispečink asociace zabezpečí, když cílem bude pro něj šetřit peníze pojišťoven a nebude to nikoli (?) rychlý zásah. Na druhou stranu je třeba přiznat, že je třeba zvýšit tlak na odtahové služby, aby výkazy zásahů byly adekvátní a odpovídající. Musím se ohradit i proti tomu, že není pravda, že zásah přes odtahové služby bude pomalejší. Zkušenosti jsou úplně opačné. S problematikou a se stanovisky je nutné se důkladně seznámit a nechat si asi dále situaci vysvětlit. Za to musí někdo plně ručit.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kottovi, nyní pan poslanec Polanský v rozpravě. Děkuji za slovo. Můj příspěvek bude krátkou reakcí na příspěvek kolegy Kotta, neboť některá z těch rizik, která...

Dovolím si ocitovat krátce nesouhlas Ministerstva dopravy. Pozměňovací návrh omezuje okruh subjektů, které může policista vyzvat k odstranění vozidla z dálnice, a to pouze na vlastníka dálnice. V současné době vozidlo tvořící překážku provozu na dálnici je povinen odstranit na výzvu policisty buď původce překážky, tj. řidič, nebo vlastník dálnice. Policista při tom posuzuje nejvhodnější řešení provedení odtahu vozidla a zjišťuje, zda je případně odtahová služba původce překážky schopná zajistit její včasné odstranění, či zda je efektivnější vyzvat k odstranění vozidla vlastníka, resp. správce dálnice. Tuto možnost nový návrh omezí.

Kolega tady mluvil o otevřeném výběrovém řízení, což je věc, kterou bych v jedné větě s Ředitelstvím silnic a dálnic určitě nepoužíval. Varuji před výraznými riziky tohoto návrhu, před zvýšením ceny a souhlasím s návrhem vrácení do druhého čtení, pokud bychom to chtěli nějak řešit.

První věc, kterou jsem již otevřel na hospodářském výboru, který tento návrh projednával. Všichni jsme v nějaké úrovni zastoupení svých politických stran, svých názorů a snažíme se předložit ve Sněmovně co nejlepší zákony. Mnozí z vás, já jsem si vyzkoušel, jak je problematické napsat nějakou novelu zákona. Dáte mi za pravdu, že to vůbec není jednoduché.

Odpracoval si na tom návrhu mnoho hodin. Musel to konzultovat s právníky. Musel to konzultovat také napříč s ostatními kolegy a odborníky a doufal, že tento návrh bude přijat. Co se stalo? Tento návrh samozřejmě otevírá patřičný zákon, ke kterému se vztahuje, a dle mého názoru toho bylo zneužito. Zneužito ostatními kolegy, kteří mu k tomu návrhu začali přihazovat své pozměňovací návrhy. Ne aby si připravili vlastní návrh, využili ho jako nosič a přihodili mu další návrhy k projednávání. Jsou to možná jednodušší návrhy, možná naopak složitější, ale co to pro toho poslance, který připravil vlastní návrh, znamená?

To považuji za absolutně neseriózní vůči kolegovi, který se rozhodl, že se pokusí v nějaké, řekněme, drobnější věci upravit zákon. Upozorňoval jsem na to na hospodářském výboru a docela důrazně jsem všechny prosil Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid.

Upozorňoval jsem na to na hospodářském výboru a říkal jsem, pevně věřím, že ty návrhy, které tady projednáváme a dostáváme, jsou už poslední návrhy, které někdo použije jako snahu použiji to slovo přiživit se na práci druhého a prosadit v rámci Sněmovny. A také jsem všechny varoval, že pevně věřím, že když jsme se dohodli na hospodářském výboru a došli jsme k nějakému konsenzu nad návrhy, které přišly, a probírali jsme to velice podrobně, že tedy tento návrh, který má svého nositele, a je to jeden náš kolega, projde i touto Sněmovnou. Přesně to, na co jsem upozorňoval, že nastane a že dojde k tomu zneužití, a jeho roční práce je dána vniveč. Může se možná vrátit do druhého čtení, ale také nemusí. A to považuji za silně neseriózní z naší strany. Návrh kolegy Josefa Kotta, vaším prostřednictvím, je špatný. Na hospodářském výboru byl projednán, je k tomu stanovisko ministerstva negativní.

Jako důkaz tady mohu uvést, píše se zde: vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

Tak se tento bod dá také číst. A jaká je dneska situace?